Děkuji za slovo. Já mám jeden návrh a jeden dotaz na pana předsedu Faltýnka. Zdvořilý dotaz.

A pro pana předsedu Sklenáka to i zdůvodním. Senátoři, kteří mají odůvodňovat a obhajovat tento návrh, zítra z jiných pracovních důvodů nemohou přijít do Poslanecké sněmovny. A k panu předsedovi Faltýnkovi.

Děkuji za odpověď. Děkuji. Vás jsem zaregistroval. Návrh na změnu pořadu. Nejprve pan předseda Černoch, po něm pan předseda Faltýnek. Jestli by tedy bylo možné doplnit váš návrh, protože Úsvit s tím problém nemá, ale měl by tam být i pan ředitel Tuhý jako protistrana, protože pokládáme za špatné, pokud by tady měla vystupovat pouze jedna strana. Dávám tedy návrh, aby byl návrh modifikován, aby zde vystoupili policisté ÚOOZ a zároveň i ředitel Tuhý. Mohu vás, pane předsedo, požádat o písemné znění toho návrhu? Prosím, abyste mi dodal písemné znění vašeho návrhu. Nyní s přednostním právem pan předseda Faltýnek. Ano, ta odpověď kolegovi Zbyňkovi Stanjurovi zní ano. I policistům, kteří vyšetřují Agrotec. Jenom pro oživení naší paměti. Já si už přesně nepamatuji, kdo navrhoval, aby zde vystoupil náměstek tehdejší paní ministryně Válkové, myslím, že se jmenoval Štern, nevím to zcela určitě, ale je to podobný případ a mám pocit, že i kolegové z TOP 09 pro to hlasovali. Čili tím vlastně už ten precedens, o kterém tady hovořil pan předseda TOP 09, vznikl. Prosím.

A nyní pan Faltýnek, pan předseda Faltýnek, omlouvám se, vlastně navrhl, aby vyšetřovací komise měla 200 členů, aby členové vyšetřovací komise byli všichni členové Poslanecké sněmovny. Samozřejmě pokud všichni dostojí svému slovu, jak říkali dopoledne, tak ta komise bude zřízena, protože pokud se dobře pamatuji, tak všechny kluby na té poradě deklarovaly podporu zřízení této komise.

Já nezpochybňuji právo tento návrh podat, odůvodnit a pak o něm hlasovat.

To je všechno, co jsem k tomu chtěl říct. Já myslím, že nemůžeme hlasovat. Ten návrh je nehlasovatelný.

Četl jsem nějak přes 500. Ale to svědčí spíš o tom navrhovateli.

Já děkuji. Nyní eviduji pana předsedu Faltýnka, poté vás, pane předsedo. Já jenom chci říct, že jsem přece v tom svém vystoupení nezpochybnil snahu o založení a podpoření vyšetřovací komise. Čili ten náš názor je stejný, jako byl ráno, kdy jsem ho prezentoval na grémiu. Děkuji. Pan předseda Kalousek. Prosím Děkuji za slovo. Dovolte mi prosím jen stručnou reakci na pana předsedu Faltýnka. Já neznám žádného Šterna, nicméně kolegové mě upozorňovali, že takový návrh tady tenkrát skutečně padl a že nebyl přijat. Já vás požádám, kolegyně a kolegové, abyste po sobě nepokřikovali.

Děkuji. Nyní neeviduji žádnou přihlášku s přednostním právem. Budeme tedy postupovat podle řádně přihlášených k návrhu schůze. První se hlásí pan poslanec Antonín Seďa. Děkuji, pane místopředsedo. Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já si dovolím navrhnout dva body.

Druhý návrh se týká bodu číslo 197. Důvodem je, že nebyl projednán v garančním výboru, výboru pro obranu. Děkuji za podporu obou návrhů. Já vám děkuji. Ještě než vám udělím slovo...

Váš návrh jsem si poznamenal.

Vážené dámy a pánové, dovolte mi, abych zde již popáté a jistě ne naposledy požádal jménem našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, aby Sněmovna zařadila jako mimořádný bod programu schůze vyhlášení referenda o vystoupení České republiky z Evropské unie. Již čtyřikrát nám Sobotkova a Babišova vláda tento náš návrh zamítla.

Považuji za nutné umožnit občanům České republiky demokracii, tedy aby se sami občané demokraticky v referendu rozhodli, s kým a jak chtějí do budoucna v České republice žít. Je nutné buď přijmout ústavní zákon o obecném referendu ve znění, které jsem ve Sněmovně navrhl před téměř třemi lety, tedy ve znění, které by umožnilo občanům hlasovat o mezinárodních smlouvách, anebo aby Sněmovna přijala speciální zákon o konkrétním referendu, tedy o vystoupení z Evropské unie. A poznáte to podle toho, že první i poslední slovo má v demokracii občan. Ať už se naše názory na vystoupení z Unie shodují, nebo rozcházejí, myslím, že všichni se shodneme v jednom. Velká Británie v posledních letech dvakrát ukázala světu, jakou je demokracií.